I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona; II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;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

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Kdo je pro to, abychom vedli obecnou rozpravu? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Schválili jsme konání obecné rozpravy, kterou nyní otevírám. Jako první s přednostním právem do obecné rozpravy je přihlášena paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová.

Děkuji vám za slovo.

Myslím, že se všichni shodneme na tom, že jestli je nějaký sektor skutečně velmi postižen současnou situací, tak vedle cestovního ruchu, který se totálně zastavil, tak právě kultura tím sektorem je. A kreativní průmysl v České republice zaměstnává desítky tisíc, možná stovky tisíc lidí.

Chtěli jsme, aby byl jasný plán pro rozvolňování opatření právě i se zaměřením na kulturní instituce.

Myslím, že třeba daňové asignace, jak to funguje v některých jiných zemích, by v současné chvíli byly vítanou podporou.

Pan poslanec Kubíček. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 155, přihlášeno 107 poslanců, pro 26, proti 24.